Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Než budeme pokračovat, přečtu dvě omluvenky, které dorazily.

Tak jak byl schválen program, budeme pokračovat v projednávání dalšího bodu.